Bylo nám tedy řečeno panem náměstkem, že by to měl být už finální lex Ukrajina, ale není to až tak jisté. Pan ministr a to si myslím, doufám, že to budu citovat tak nějak alespoň přibližně stejně, jak to tam říkal řekl, že v podstatě budeme podléhat evropské legislativě. Tedy zda těm lidem potom udělíme nějaké trvalé pobyty, popřípadě občanství, tak o tom bude rozhodovat pravděpodobně nějaká směrnice Evropské komise nebo směrnice EU.

Ať se to týká tedy školství protože to bylo součástí toho předchozího bodu, který jsme projednávali co se týká ubytovacích kapacit, co se týká zdravotnictví a všeho, co z toho tedy bude plynout pro naše občany.

Ale bohužel říct o někom, že bude pracovat na 150, na 170 %, to samozřejmě z těch kapacitních důvodů těch ordinací nebude možné. Takže tady pro tento zákon SPD ruku nezvedne, protože si myslíme, že by to šlo řešit jinak a efektivněji, protože ty kraje, popřípadě hejtmani, primátoři, by si to mohli řešit po své úrovni, a tím pádem by to bylo tedy více na nich a nebylo by to až tak na vládě. Děkuji za pozornost. Děkuji. Další přihlášený do obecné rozpravy je pan vicepremiér Jurečka. Dobrý už skoro podvečer, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové.

Samozřejmě je tady stále ta podmínka, že to je poskytováno pouze v případech, kdy ten daný člověk nemá žádný jiný příjem.

O to jde především. Takže tolik k tomuto pozměňovacímu návrhu. Pak se v podrobné rozpravě přihlásím i ke konkrétnímu číslu. Děkuji za pozornost. Ano, děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo. Nejdřív stručnější reakce na pana kolegu Kotena. Stav nebezpečí jednoznačně nestačí. To prostě nestačí, nestačí k uplatňování krizových opatření na úrovni kraje. To je prostě názor, řekl bych, celkem profesionální legislativy Ministerstva vnitra. Já už dál toto nebudu nijak komentovat. Naopak, my jsme vyslyšeli požadavky hejtmanů, jak ten zákon má vypadat. Tady se nejedná o to, abychom ukládali povinnosti jako u krizových opatření, ale naopak, abychom krajům dali možnost rozhodovat o místním ubytování podle svého nejlepšího vědomí. To je ten rozdíl. My tady nepřikazujeme nic žádnými krizovými opatřeními.

Já ji budu citovat. Způsobuje jí šok, že ten zákon ještě není schválen. Já jsem byl dnes na senátních výborech tak, jak je vedení Senátu určilo. Zítra jdu na plénum Senátu to projednávat. Je mi líto, že vám našimi návrhy připravujeme šok. Ale bylo to rozhodnutí Senátu a organizačního výboru Senátu, kdy ten zákon projedná. My jsme samozřejmě tu krizi zvládali i na základě starších usnesení, to znamená vyřízení žádosti do 30 dnů po celou dobu krize. Tak už to vydržíme o několik dnů déle.